Důchodová reforma tudíž musí být i reformou zdravotní. Nutná je například vyšší motivace k zdravotní prevenci, které se může účastnit stát i zaměstnavatelé. Valorizace důchodů má krýt růst životních nákladů a musí být přiměřeně vysoká a také musí v době vysoké inflace více pomáhat chudším důchodcům. A zase vláda jde proti těmto rozumným zásadám. Například po vzoru Německa, tam máme největší míru založení na účasti zaměstnavatelských pojišťoven, sociálních i zdravotních odvodů.

Nyní vystoupí jako poslední v obecné rozpravě pan poslanec Zlínský. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já nebudu dlouhý, nebudu zdržovat, mám to cirka asi na pět minut. Navážu ve svém vystoupení na vystoupení kolegy z SPD, pana poslance Síly, který tady hovořil o demografických problémech, s kterými se potýká nejenom Česká republika, ale všechny západní nebo většina západních společností. Dle mého názoru se západní společnosti, včetně naší, nacházejí ve víru jakési populační spirály smrti.

A teorie popisuje situaci, ve které se populace nachází v početním úpadku a vede ke změně věkové struktury obyvatelstva. Spirála začíná poklesem porodnosti. To může být způsobeno mnoha faktory.

Já neříkám, že to špatně nebo dobře, já to jenom pouze konstatuji. Ten demografický přechod odděluje vlastně méně rozvinuté společnosti od těch rozvinutých. Pokud porodnost klesne pod úroveň, která je potřebná k udržení stabilního počtu obyvatelstva, dochází k poklesu množství populace.

Starší populace pochopitelně vyžaduje více sociální a zdravotní péče. Opět je to jenom konstatování. Zároveň se snižuje počet mladých lidí, kteří jsou ochotni a schopni pracovat a podporovat ekonomiku. To vede k tlaku na udržitelnost důchodového systému a tím i na stabilitu státního rozpočtu.

To je asi důvodem, proč se západní společnosti rozhodly řešit tuto problematiku uvolněním stavidel migrace z Asie a Afriky, včetně nelegální. Není zdůrazňována nutnost udržení stability počtu původního obyvatelstva pro zachování rozvoje západních populací.

Důsledkem jejího dalšího průběhu mohou být velké společenské otřesy a rozpad západních společností v důsledku chudnutí společností a v důsledku etnických změn evropských populací.

A teď bych zmínil několik čísel a nebude jich moc. Nejhůře jsou na tom kupodivu jihoevropské státy.

Děkuji vám. Je nejvyšší čas se nad současnými nepříznivými populačními trendy zamyslet a začít konat co nejvíce racionálně, tedy aktivně podpořit porodnost původní pracující populace jak ekonomickými stimuly, tak informační kampaní masmédií hlavního proudu o nutnosti těchto opatření k zajištění stability důchodového systému a také další ekonomické prosperity a případně i přežití našich společností. Děkuji. To byl poslední přihlášený v obecné rozpravě. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan předkladatel, pane ministře, máte zájem? Paní zpravodajka také nemá zájem.

Ano, eviduji zájem o odhlášení, proto vás všechny odhlašuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Benda.